K tématu předčasných důchodů a údajné nutnosti zásadních změn v jejich nastavení z hlediska rozpočtových dopadů ještě doplním jedno velice důležité a zásadní vyjádření tiskového mluvčího Ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Augusty z počátku dubna letošního roku. A jde možná, kouzlem nechtěného, o argument nikoliv na podporu vládního postupu, ale o argument ve prospěch přístupu SPD k této problematice.